Děkuji za slovo ještě jednou. Hezké dopoledne. Ano, je to tak.

Ta instituce ze zákona prostě za to zodpovídá. Že je možné najít nějakým způsobem řešení, tam také řekl.

Tak si ty záležitosti prosím zjistěme a neříkejme tady věci, které nejsou pravda. Pan poslanec Kaňkovský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já se musím ohradit proti slovům jinak mého velmi ctěného kolegy pana hejtmana Běhounka.

Vy sám jste se tam na začátku rozčiloval, že to není nachystáno. Vedení České správy sociálního zabezpečení připustilo, že to nějakým způsobem bude prověřovat.

Technicky to přichystané není. To znamená, v tuto chvíli to nachystané není, jsou dělány kroky k tomu, aby to nachystané bylo, a ten rozpor mezi slovy paní ministryně a České správy sociálního zabezpečení prostě existuje, protože oni říkali, že to není potřeba. A podle mého názoru to potřeba je. Pak je přihlášena s přednostním právem paní ministryně. Prosím, pane poslanče. Já samozřejmě kolegovi Kaňkovskému neberu jeho přístupy ani názory. Prostřednictvím pana předsedajícího mu jenom sděluji, že pak uvidíme, jak se to na Vysočině zavede a která nemocnice bude v čele. Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo. Jenom velmi krátce.

Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji paní ministryni. Pan poslanec Juříček stahuje svoji přihlášku. Do rozpravy se ještě hlásí pan zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Pane předsedající, děkuji.

V případě, že by prošel komplexní pozměňovací návrh pana kolegy Sklenáka bez mého pozměňovacího návrhu, který zkracuje dobu účinnosti jednotného informačního systému, tak se ve finále zdržím. Děkuji. Pan předseda Bartošek do rozpravy. Prosím, máte slovo.

Ano, pane předsedo. Já jsem úplně dobře neslyšel. Poté co budou schváleny hlasováním pozměňovací návrhy, před závěrečným hlasováním patnáct minut. Ano, mám zaznamenáno a samozřejmě tomu požadavku vyhovím. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj ne, paní ministryně také nemá zájem o závěrečné slovo. Prosím zpravodaje garančního výboru, pana poslance Koláříka, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedající. Pane zpravodaji, nemůžeme pokračovat, dokud tady nebude takové ticho, abych vás třeba já slyšel. Dámy a pánové, prosím ještě jednou o to, abychom se skutečně mohli vyrovnat s pozměňovacími návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji.

Ten doporučuje hlasovat v tomto pořadí: Návrhy legislativně technických úprav, nicméně ty nebyly žádné ve třetím čtení předneseny, takže bychom hlasovali jako první pozměňovací návrh F1, je to sněmovní dokument 2396.

Jako třetí by byl komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A. Jako další bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem E ve variantě 1, Jako šesté hlasování by byl návrh pod písmenem C.

Pokud tento bude přijat, tak jsou návrhy B nehlasovatelné.

Děkuji. To je návrh procedury. Je nějaký protinávrh? Není, takže schválíme proceduru hlasováním, jak ji nyní přednesl a navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 157, přihlášeno 168 poslanců, pro 160, proti nikdo.